Krásné odpoledne. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vaši pozornost obrátil k tématu a problému, který již řadu měsíců trápí českou veřejnost, a také ke slibu, který jsem zde na předminulé schůzi dal, že budu pravidelně toto téma před vámi zde otvírat. Dovoluji si proto navrhnout nový bod jednání Poslanecké sněmovny, nový bod programu Poslanecké sněmovny, a to bod s názvem Zpráva vlády o vývoji v kritické situaci v nezaměstnanosti a krocích, které činí nebo učiní pro jejich řešení. Tento bod si dovoluji navrhnout na příští úterý po případných pevně zařazených bodech. Pardon, pane poslanče, prosím na kdy? Pokud to nebude kolidovat s terminářem pana premiéra, tak příští úterý po případných pevně zařazených bodech. S další přihláškou je předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal Sněmovnu o shovívavost a požádal ji, zda by bod 18, sněmovní tisk 124, a bod 28, sněmovní tisk 115, mohly být pevně zařazeny na zítřek jako první dva body po obědě.

Děkuji za pochopení. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S další přihláškou je pan předseda poslaneckého klubu ANO poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Tolik za prvé.

Pardon, pane poslanče, dopoledne, nebo odpoledne? Dopoledne, děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí s návrhem. Paní poslankyně Černochová. Dáma má přednost, pan poslanec jistě pochopí. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem chtěla poprosit o zařazení, pevné zařazení na úterý 6. 5., bodu s názvem Stanovisko předsedy vlády k situaci ve Vězeňské službě. Tento bod navrhuji zařadit na úterý po již pevně zařazených bodech. Důvody, které mě k mému návrhu vedou, jsou ty, že si paní ministryně spravedlnosti pranic nedělá z usnesení výboru pro bezpečnost, který opakovaně paní ministryni vyzýval, aby pozastavila výběrové řízení na funkci ředitele Vězeňské služby a zdržela se všech kroků vedoucích k destabilizaci Vězeňské služby České republiky a vězeňství.

Bohužel opakovaně výbor pro bezpečnost tyto body projednával, odhlasoval usnesení, ale zřejmě pro paní ministryni není Poslanecká sněmovna a kontrolní orgán Poslanecké sněmovny, kterým bezesporu je příslušný výbor, nic, z čeho by si něco měla dělat. A jak jste si všimli, včera došlo k tomu, že žijeme ve dvojvládí ve Vězeňské službě a bohužel jsme zatím, za ten měsíc, co tahle záležitost žije mediálním životem a žije hlavně Vězeňskou službou, kde se nedají skutečně vyloučit ani nepokoje, protože určitě představitel, vrcholný představitel Vězeňské služby, je člověk, který má autoritu i v rámci svého personálu, ale i v rámci celého systému vězeňství, a tato autorita by neměla být nijak zpochybňována, tak bohužel jsme svědky toho, že se v posledních dnech odehrává to, že paní prof. Válková, ministryně spravedlnosti, pranic nedbá toho, že tady existuje nějaký služební zákon, vykládá si zákony po svém. A pokud není schopen ji v jejím konání zastavit bezpečnostní výbor, tak bych chtěla znát názor, já i moji kolegové z Občanské demokratické strany i z TOP 09, případně další kolegové, jak se k této situaci ve Vězeňské službě staví pan premiér.

Proto žádám, aby byl tento bod zařazen na program této schůze na úterý 6. 5. po již pevně zařazených bodech a aby se tento bod jmenoval Stanovisko předsedy vlády k situaci ve Vězeňské službě. Děkuji paní poslankyni Černochové. Jenom upozorňuji, že se nacházíme v bodu návrhů k programu, takže mohou vystupovat pouze osoby s přednostním právem, případně další poslanci s konkrétními návrhy programu. Pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Schwarz. Prosím. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 73. Je to sněmovní tisk 148 Výroční zpráva o hospodaření České národní banky, z toho důvodu, že tento materiál nebyl projednán v rozpočtovém výboru.

Pane poslanče, omlouvám se, jenom si to ujasním. Zařazení bodu číslo 48 na program této schůze?

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 51, fiskálního kompaktu, z programu naší schůze. Myslím, že tento bod by si zasloužil rozhodně uspořádání samostatného semináře před jeho samotným projednáním. Děkuji vám za pochopení. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Můj návrh se týká bodu číslo 6, tedy konkrétně sněmovního tisku 108, který se věnuje přístupu k činnosti bank, spotřebních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.